To jsou momenty, které z čistě racionálního hlediska, ale i z ekonomického hlediska jdou prostě proti tomu, abychom přenášeli tuto zátěž na obce.

Poroste regionální nerovnost mezi těmi, kteří už teď byli znevýhodněni, a těmi, kteří byli bohatí. Nebudou se tam opravovat silnice, nebude se tam investovat do škol, školek, nebude se tam investovat do výstavby infrastruktury pro občany, občané budou ztrácet důvody, proč tam bydlet, a jenom prohloubíme to, co už dneska je obrovským problémem České republiky, a to regionální nerovnost. Jsou regiony, kde je velice složité sehnat práci, žít, uživit se, dosáhnout na kvalitní vzdělání, a regiony, které ten problém vůbec neřeší.

Kam se na ně hrabe stát při nakládání s financemi. Obce prostě dokážou z každé koruny udělat obrovskou hodnotu, dokážou finance rozprostřít mezi místní podnikatele ve veřejných zakázkách, mezi živnostníky, a dokážou tím pádem odspoda podpořit růst ekonomiky. V tuhle chvíli stahovat finance od krajů a obcí je jako střílet se do nohy. My tím jenom zabrzdíme už tak složitou ekonomickou situaci v celé České republice a jenom ublížíme regionům. A to prosím nedělejme. Není to málo. Děkuji, že se nad tímto návrhem ještě zamyslíte a že třeba svůj hlas tomu návrhu ze Senátu, který přišel, připojíte.

Prosím, máte slovo.

Musíme si uvědomit, že už teď se obce, města a kraje podílejí solidárně na té situaci, už dnes mají zaznamenaný nižší daňový příjem. Velká část obcí a měst měla přímé vícenáklady s řešením koronavirových opatření.

A tady se bavíme o tom, že by měly obce, města a kraje přispět na kompenzační bonus částkou zhruba 14 mld. korun. Jsme krajem, který zápasí s tím, aby dokázal ufinancovat výdaje na silnice druhých a třetích tříd, abychom dokázali ufinancovat kvalitní úroveň středního odborného školství, sociální služby.